Děkuji, pane předsedající.

Vím, v jaké situaci se nacházíme, a slibuji vám na svou čest a na své svědomí, že budeme maximálně nápomocni, jako Ministerstvo životního prostředí na všech výborech jsme připraveni diskutovat všechno až na hranu, jsme připraveni věci konzultovat tak, abychom našli kompromis.

Jenom pár poznámek. Nepodléhám zeleným aktivistům, nejsem ani zelený, ani modrý. Já vám to dokážu.